A pak je zde ještě, říkám, vůbec nemluvím o financích, které jste jenom z toho dopisu vypíchl, ale je zde takový odstavec, který bych přečetla a s kterým taky musím souhlasit.

Faktická poznámka paní poslankyně Gajdůšková. Potom registruji přihlášku do rozpravy za navrhovatele, pana poslance Kaňkovského.

Do té doby prostě ten nárok nemají nebo v tuto chvíli ještě ten nárok ti lidé nemají, ale myslím si, že bychom se měli držet toho původně poslaneckého návrhu se všemi argumenty, které jsme tady slyšeli, i vůči lidem s jinými problémy a s jinými diagnózami, jakkoliv si opravdu velmi vážím všech, kteří těm lidem pomáhají.

Mám tu ještě další dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Výborný. Dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo. Krátkou poznámku ze své praxe, a to obecně k příspěvku na pořízení motorového vozidla.

Tak by mě zajímalo, jak je to ošetřeno, jestli jedno vylučuje druhé, anebo ne. Děkuji za to i předkladateli. Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Výborný. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych možná pomoci všem, kteří tady vystupují s tím, že s těžkým srdcem chtějí podpořit tu sněmovní verzi.

V okamžiku, kdy přijde nějaký návrh, chceme někomu pomoci, tak když nějaká skupina ten návrh odmítá, říká, že je to nesystémové.

Tam skutečně musí být to velmi těžké postižení, ne že bychom všem rodinám takto poskytovali tento příspěvek.

Velmi bych vás poprosil, abychom toto vzali v potaz.

Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, ještě bych krátce zareagoval na některé připomínky, které tady zazněly.

Pokud se týká toho, že je tady označována formulace, kterou jsme tady přijali v Poslanecké sněmovně, jako ta jediná přesná, tak si ji skutečně ještě jednou zopakujme. Tam se hovoří o tom, že tam budou zařazené autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu. Budou to osoby, které mají těžký autismus a které se projevují autoagresivně nebo heteroagresivně.

Myslím si, že každý z nás zná nějakou rodinu, která má takto těžce postiženého blízkého, a zkuste se vžít do role těchto rodin, které si zažívají spoustu ústrků ve společnosti i z jiných důvodů.